Pak jsme vyzývali k přísnějším opatřením na podzim, ale nechalo se to rozjet, a tak jsme se dostali do čela Evropy. Čili nepochybně je to vládní politická odpovědnost, že covid zvládáme nejhůře v Evropě. A pak přišla britská mutace a nezbylo než přijít s opatřeními, pokud jsme s chtěli vyhnout další ještě větší vlně, která by zabila tisíce a tisíce lidí. Pokud nás tedy tato vládnoucí koalice dovedla do dnešních podmínek, je nanejvýš spravedlivé, aby si i tato koalice prohlasovala prodloužení nouzového stavu v tom složení, ve kterém za situaci nese plnou odpovědnost, tedy ANO, ČSSD a KSČM. Podle avizovaného rozhodnutí komunistů hlasy budou.

Situace je ale příliš vážná, než abychom ji neřešili. V takovém případě jsme připraveni hlasování přerušit a jednat o tom, jak připravit nouzové řešení do Velikonoc. Pokud bychom o tom jednali, nebylo by to kvůli vládě, ale kvůli zdravotníkům a zdravotnickému systému, na který spoléhají občané, kvůli hejtmanům, kteří krizi řeší v regionech, a lidem. A taky bychom nedopustili, že budou realizovány absurdní požadavky na očkování neregistrovanou vakcínou Sputnik a na přizvání Ruska do tendru na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Připomínám, že to byli právě Piráti, kdo s návrhem v lednu přišel, právě proto, abychom tu neměli nekonečný nouzový stav. Do tohoto návrhu jsme pak my Piráti prosadili povinné testování, bez kterého by současná čísla byla daleko horší, protože by se nedařilo ze společnosti vychytávat a izolovat nakažené. Všechny tyto kroky nám umožní dostat pandemii pod kontrolu a dostat se z toho nekonečného marasmu co nejrychleji.

Stejně jako loni v červnu jsme varovali před druhou vlnou v usnesení Sněmovny, i dnes přicházíme s návrhem usnesení a prosím, abychom ho nebrali na lehkou váhu. Zaměřuje se na adekvátní kompenzace tak, aby ti, na které doléhá tíže zvládání celé řady opatření, byli motivováni vydržet a aby nám těsně před koncem a zvládnutím celé situace nekrachovaly další firmy. Zaměřuje se také na racionalizaci opatření a masivní očkování. Předkládám tedy návrh doprovodného usnesení, které zní následovně: